Zhodnocení těchto materiálů zajistilo a předalo ŘSD, závod Brno, jako podklad pro zpracování dokumentace o stavebním povolení.

Ke všem materiálům byly vydány v té době potřebné certifikáty. Dále se komise zabývala otázkou trestních řízení.

Dle vyrozumění cituji: